Takže velké ocenění a velká podpora celému regionu. Prostě jeden region za to nemůže.

Chtěl bych v této chvíli ocenit, stranická příslušnost, nestranická příslušnost, i práci pana hejtmana, lokálních starostů, lokálních autorit, protože se prostě snaží tu situaci zvládnout dobře. A já se nedivím odhodlání lidí v této chvíli dodržovat ta opatření po tom, co jsme si celý stát prošli těmi plošnými opatřeními. A oni teď přicházejí do fáze, kdy prostě jsou nuceni se vracet do nějakého režimu, v kterém se nikdo z nás v tomto státě necítil komfortně, tak to prostě těžké je. A je samozřejmě na lokálních autoritách, aby ukazovaly, jakým způsobem umí pracovat se svými obyvateli, jak je přesvědčit o tom, aby se ta situace uklidnila, aby se epidemie nešířila. Přesto mi ale dovolte se kriticky vyjádřit k tomu, jak se zachovalo Ministerstvo zdravotnictví. Zachovalo se nesmírně pomalu.

Dalších asi pět bodů, které byly obsaženy v tomto otevřeném dopise z 19. Já jsem neprodleně interpeloval písemně jak pana ministra zdravotnictví, tak pana premiéra. Přišla asi za měsíc. Chápu, mají mnoho jiné práce. Odpověď plná obecných řečí, čísel, ustanovení, správní orgán v souladu s ustanovením vydal mimořádná opatření a podobně. Ale jednoznačně se ukázalo, že ta reálná práce tady odvedena nebyla. Pane ministře, byl jste na jednání s lokálními starosty. Snad z toho neměly utíkat žádné informace ven. Přečtěte si jejich názory. A to nejsou starostové za Starosty a nezávislé. Starostové mnohokrát bez stranické příslušnosti, kteří prostě říkají: ministerstvo komunikuje pomalu, nečiní. A vy prostě, teflonový ministr zdravotnictví, vždycky usměvavý, vždycky hezky od začátku krize podává informace s takovým mírným úsměvem na rtech, jak to tady vlastně všechno funguje a všechno to zvládáme. Ale reálně se ta situace horší. Vy prostě jste tím lokálním autoritám nepomohli, ony tu situaci zvládají mnohokrát vám navzdory. Proč se na výsledky testů čeká tři dny?

Byl jeden z těch údajů špatný? Jeden správný?

Tak vláda je ta, která může za to, že se vše povedlo, za to dobré. No a ve chvíli, když je problém, tak slyšíme i od premiéra, že za to tedy může ta hygiena, která tu situaci nezvládla. Prostě ta odpovědnost za úspěch, ta je za vládou, odpovědnost za neúspěch není za vládou. A koneckonců pošleme toho pana ministra zdravotnictví, který to klidným tónem umí vždycky hezky všechno vysvětlit. Pane ministře, vy jste to zanedbali, ten vývoj je pomalý. Jaká je vaše reakce? Jaká je vaše reakce na to, že v té chvíli jsme požadovali plošné testování, navýšení kapacit z regionů, kde žádná nákaza není? Ukažte nám přesně to, jaký byl výstup.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, já bych chtěla k té dnešní diskusi poděkovat za možnost vystoupit.

Co se toho týče, nebudu opakovat, kolik případů se kde vyskytuje. Ale chtěla bych říct, že situace v Karviné je daná tím, že došlo právě k masivnímu testování těch zaměstnanců dolů OKD. Nebudu říkat jenom horníků, protože mezi pozitivními, kterých je 704 z toho masivního testování v těch dvou dolech a ta konkrétní čísla bych nechala na kolegyni Pavlu Svrčinovou, protože je to ona nebo Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, která tam tato vyšetřování zajišťovala.

Vedli s nimi hovor, vyhledávali další možné kontakty. A těchto 730 hodin představuje vlastně měsíc volání.

A zároveň z toho vypadávají osoby, které nečerpají samozřejmě nemocenskou.